V osmi zemích Evropské unie je pěstování zakázáno. Jsou to Rakousko, Bulharsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Polsko a Lucembursko.

A to se může stát i v případě, že bude pěstování ukončeno.

Já tedy chci uvést své předkládané pozměňovací návrhy, které mají za cíl pouze snáze nalézt viníka prodloužením životnosti záznamu v registru geneticky modifikovaných organismů a v případě už uložených sankcí za přestupek ve správním řízení uložit kontrolnímu orgánu inspekce vést evidenci podstatných okolností pro vznik požadavku k náhradě možných škod.

Děkuji za pozornost a tímto se hlásím do podrobné rozpravy. Já vám také děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Váhalovou. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Upozornit a věnovat zvýšenou pozornost bude potřeba k připravovanému dalšímu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, a to o omezení a zákazu používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území. Zatím však nebyl evropskými institucemi schválen.

Já vám také děkuji, paní poslankyně. Tak prosím, máte přednost.

To já myslím, že je rozumný přístup. My to podpoříme.

Tak já říkám, neveďme to dneska, to že říká pan ministr, navrhuje, tak nebuďme bruselštější než Brusel, to je správný přístup. Já jsem proti striktním zákazům.

Ale princip je jednoduchý. A to myslím, že je přístup správný. Já vám děkuji. Nyní tedy pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče. Já jsem byl vyzván Ministerstvem životního prostředí, respektive legislativou, abych načetl změnu data nabytí účinnosti.

Takže já se v podrobné rozpravě potom přihlásím s tím, že načtu posunutí navrhovaného data nabytí účinnosti tohoto zákona. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Petrů.

Děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a táži se pana ministra nebo pana zpravodaje na závěrečné slovo. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili dva poslanci, první je paní poslankyně Hnyková, připraví se pan poslanec Hovorka.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, jak již jsem avizovala v obecné rozpravě, přihlašuji se k pozměňujícímu návrhu vloženému do systému pod číslem 4512. Jediná výjimka je možná pro lékařské účely. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji.